Já bych chtěl jenom říct, že kvůli Agrofertu a kvůli mně se nebudou vracet žádné peníze. A chtěl bych říct, že za 15 let členství České republiky v Evropské unii jsme na základě korupce, machinací s evropskými penězi vrátili a teď občané poslouchejte, daňoví poplatníci 35 miliard korun jsme vrátili. A slyšeli jste někdy média, že by to někdo napsal?

Takže 35 miliard je pryč, to jste zaplatili vy, daňoví poplatníci, z vašich daní díky tradičním demokratickým stranám, to je jejich výsledek, 35 miliard. Ale kvůli Babišovi a jeho bývalé firmě jste nezaplatili vůbec nic a garantuji vám, že nezaplatíte vůbec nic.

Například oproti jakýmkoliv jiným takovým dokumentům přišel tento bez průvodního dopisu, není uvedeno, kdo jej vypracoval, a není ani nikým alespoň formálně podepsán.

Takže takto důležitý, jak jej všichni označují, úřední dokument nemá základní náležitosti a je pouze pod obecnou hlavičkou Evropské komise. Takže opravdu velice nestandardní.

Tato zpráva by proto měla být považována za důvěrnou, dokud nebude následný postup ukončen finálním závěrem.

Tak ale vraťme se na začátek, jak to všechno vzniklo. Poslanecká sněmovna přijali jste lex Babiš, speciální zákon proti Babišovi.

Omlouvám se.

Celá tato konstrukce je nesmyslná jak fakticky, tak i právně. Zákon o legalizaci výnosů a financování terorismu totiž logicky dopadá na úplně jiné situace a tomu odpovídá i jeho terminologie, kterou není možné směšovat s běžnými obchodněprávními situacemi. Právo se neinterpretuje tak, jak se zrovna někomu hodí. A já bych chtěl jenom k té Transparency International, proč vlastně o ní tak nehezky mluvím, že se domnívám, že je zkorumpovaná. Slouží někomu mimo české zájmy?

Takže koho vlastně co to je?

A neúčastním se projednávání bodu vlády, které s ESI fondy souvisí.